Je nepochybné, že voda je nenahraditelnou surovinou významnou pro hospodářský rozvoj společnosti a její samotnou existenci. Celosvětově je posilována její strategická a bezpečnostní hodnota.

Činnost společnosti bude muset reagovat na klimatickou změnu a přehodnotit stávající lidské zásahy do krajiny. V uplynulých letech a i začátkem letošního se ukázalo, že Česká republika patrně bude muset čelit hrozbám sucha, a to ve všech aspektech. Dlouhodobě se to projevuje nerovnoměrně rozloženým úhrnem srážek v jednotlivých měsících, objevují se extrémní výkyvy počasí, tak jak můžeme vidět i v současném, letošním roce, různé záplavy. Klesá průtok řek a hladin vodních toků a v půdě chybí dostatek vláhy pro optimální růst a vývoj rostlin. Jako druhá a v podstatě nejcennější je pro nás úrodná půda, která je nenahraditelným přírodním zdrojem. Zřejmý je její význam především pro zemědělskou výrobu, ale také obživu obyvatelstva. Základním deficitním znakem půdy je, že její objem je konstantní.

Způsob využití půdy a krajiny se promítá do jejího retenčního potenciálu, tedy schopnost půdy zachytit vodu.

Pevně věřím, že tento návrh podpoříte, protože bez půdy a bez vody nedokážeme do budoucna přežít a předat naši zemi našim dětem tak, aby na ní mohly hospodařit.

Děkuji za slovo.

Vláda k tomuto návrhu vydala nesouhlasné stanovisko, které zdůvodnila hlavně tím, že bez úpravy zákonů vztahujících se k nakládání s vodou nebude mít navrhované doplnění Ústavy fakticky žádný reálný dopad. A to je vše. Děkuji.